I tento předložený návrh z pověření vlády uvede paní ministryně Helena Válková. Prosím o uvedení, paní ministryně.

Cílem předkládaného návrhu zákona Paní ministryně, záleží na vás. Pokud by ve sněmovně byl všeobecný souhlas, tak bych v tomto okamžiku tento bod přerušil a pokračoval... protože pak byste to musela říkat podruhé znovu, čímž bych vás nechtěl obtěžovat.